V poslední době jsem však zaznamenal z Ministerstva financí signály o možné zásadní změně postoje Ministerstva financí k limitaci provizí v rámci schváleného usnesení rozpočtového výboru č. 243, čemuž může nasvědčovat například i odvolání bývalého náměstka Prose, který Ministerstvo financí na jednáních rozpočtového výboru zastupoval. V této souvislosti jsem se před několika dny obrátil dopisem na pana ministra financí se žádostí, aby byl tak laskav a osvětlil mi aktuální pozici Ministerstva financí k mému pozměňovacímu návrhu, jeho filozofii a efektům. Stejně tak osobně zaznamenávám i obrovský tlak na odmítnutí mnou předloženého návrhu na regulaci provizí. Tento tlak přichází zejména logicky od některých zástupců pojišťovacích zprostředkovatelů.

Zaznamenal jsem též aktivity některých zprostředkovatelů, kteří se s odvolávkou na hnutí pana ministra Babiše či na jím vlastněné či jemu spřízněné obchodní společnosti vehementně na samotném Ministerstvu financí zasazují o odmítnutí mého pozměňovacího návrhu na posílení ochrany pojištěnců. Ve zmíněném dopise jsem proto panu ministru financí položil čtyři otázky, které měly z jeho strany vyjasnit jak jeho stanovisko k mému pozměňovacímu návrhu, tak potvrdit či vyvrátit některé okolnosti, které projednávání a posuzování návrhu na regulaci provizí provázejí.

Ztotožňujete se s mým názorem, že u státem daňově podporovaného životního pojištění má stát právo zasáhnout a přiměřeně regulovat provize, které si na úkor zaplacených peněz pojištěnců a za jejich zády dohadují pojišťovny a zprostředkovatelé a které jsou i podle důvodové zprávy k tisku 415 jedny z nejvyšších v Evropě?

Lze též vyloučit, že rozhodování vašeho ministerstva ve věci regulace provizí zprostředkovatelů životního pojištění není přímo či nepřímo ovlivněno zájmem některé z obchodních společností vašeho koncernu či na ně obchodně napojených firem, kterým by v případě přijetí cenové regulace provizí mohly poklesnout tržby či zisky? Tolik tedy mé otázky v souvislosti s pozměňovacím návrhem na regulaci provizí, které pan ministr financí Babiš obdržel před několika dny písemně.

Děkuji panu poslanci Šinclovi. Teď tu mám dvě faktické poznámky a pak přednostní právo pana ministra.

Pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, je to takové nudné, tak jsem se chtěl tady na něco zeptat, ale není to nic útočného, pane místopředsedo.